Děkuji a ptám se paní poslankyně, chce položit... Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Jsem ráda, že se této oblasti budete věnovat, paní ministryně.

Ale pořád tam opravdu chybí potom ty peníze. Škoda, že pan ministr financí teď odešel.

Národní podpora programu cestovního ruchu. Bylo to většinou 50 milionů na rok. Všimla jsem si, že na tento rok by mělo být, na příští rok taky. Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď. Děkuji za doplňující dotaz.

Já se budu snažit o větší alokaci v této agendě. Ještě jednu věc bych chtěla zmínit. Cestovní ruch se ocitl na Ministerstvu pro místní rozvoj v dávných letech, ale pokud se podíváme, komu přináší nějaké efekty, tak to nejsou jenom regiony jako takové, ale je to skrz cílové skupiny, a to jsou návštěvníci, to jsou ale i podnikatelé. Čili já zde chci velice silně hovořit i s ministrem průmyslu a obchodu, protože jeho se to týká také. Přesně tak. I já děkuji. Nyní dovolte, abych přečetla další omluvy, které přišly.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji.

Děkuji. Dále zde máme interpelaci pana poslance Holečka, který ji však stahuje. A nyní poprosím tedy dalšího v pořadí, pana poslance Seďu, který interpeluje paní ministryni pro místní rozvoj. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Tomuto požadavku ministerstvo i vláda vyhověly. Programový dokument byl předložen Evropské komisi, která údajně chtěla zúžit podporu v oblasti památek. Z tohoto důvodu se vás ptám, paní ministryně, jak tento programový dokument v Evropské komisi dopadl a zda v něm byla zachována obnova památek podle požadavku Ministerstva kultury i Sdružení historických sídel. Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.

Samozřejmě se vyjádřím i ke kulturním památkám, na které ten dotaz byl. Integrovaný regionální operační program, ono to souvisí s mou odpovědí předchozí, nebude obsahovat podporu cestovního ruchu, ale bude obsahovat podporu kulturních památek. A nyní jsme obdrželi připomínky ze strany Evropské komise v rámci formálního dialogu s Evropskou komisí. On se projednával předtím zhruba od dubna do nyní neformálně, kdy jsme předjednali již některé věci. Komise jasně naznačila, co podporovat bude a co podporovat nebude. Já zde potvrzuju vaše slova, že kultura a cestovní ruch neměly být vůbec financované. Proto jsem i reagovala předtím, že jsme opravdu s panem náměstkem Braunem strávili s komisí asi sedmkrát několik hodin a snažili jsme se prosadit i to nemožné. Nicméně bude zaměřena na UNESCO, národní kulturní památky a seznam kandidátů na zařazení jako národní kulturní památka.

Jsem schopna vám reagovat následně po tomto jednání, tzn. někdy v listopadu, jak vlastně dopadnou další připomínky. A komise, co nejvíce napadá jestli ještě mohu, a mohu , tak bych vás všechny chtěla informovat, že samozřejmě IROP je trošičku pod drobnohledem.

Čili po věcné stránce se nedomnívám, že problém bude, ale může být problém s tímto. Další hlavní připomínkou je, že Evropská komise požaduje zdůvodnění finančních alokací včetně alokací na kulturní památky a vůbec na celou tu novou prioritní osu, kam patří kulturní památky, čili to nyní na MMR budeme řešit. My v IROPu máme i podporu fyzických osob u jedné aktivity, což Komise napadá též. A také jako problematické vidí to, že vláda v červenci schválila program bez SEA, což už jsme napravili a na minulé vládě jsme schválili dodatečnou revokaci usnesení z července i se SEA. Děkuji. A vidím, že pan poslanec touží položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní ministryně, za vaši odpověď.

Já neumím odpovědět teď, jestli už je to podepsané, nebo není, tu informaci opravdu nemám, ale potvrzuji, že to běží. Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Karamazova, který přednese svoji interpelaci na pana ministra Bělobrádka.